Nepišme zákony, o kterých si myslíme od začátku, že je bereme jenom tak na někoho a že pro většinu věcí nebudou platit. To si myslím, že není správné.

Na to se jaksi zapomnělo. A myslím, že to zdaleka nemusí být jenom problém Kroměříže.

Dále bych si dovolil navrhnout vypustit bez náhrady § 12. Vím, že vypadá vznešeně.

Samozřejmě kdyby to celé vypadlo, muselo by se to nutně promítnout i do sankčních ustanovení.

Přecházím k § 14 odst. 1. Pokud nebude přijat nějaký jiný návrh, který vyřeší víno, navrhuji, aby byla vypuštěna část věty za středníkem.

Myslím, že bychom měli vypustit § 11, celý odstavec 1, to jest vyhlášky obcí regulující i okolí škol.

Odstavec 1 písmeno e) o) máme stanoveno, že přestupku se dopustí v rozporu s § 19 osoba za prvé požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek. A odstavec 2 mi říká: Po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek nebo...

Čili písmeno o) navrhuji vypustit bod jedna a nechat tam jenom bod dvě. A v odstavci čtvrtém za přestupek lze uložit zákazy činnosti, lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do jednoho roku, jdeli o přestupek, že podá alkoholický nápoj osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu, anebo prodá alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Domnívám se, že toto je nesmírně nebezpečné. Pokud se to týká dětí, tak to ještě chápu. Ale přesně to prodání osobě, která už je pod vlivem alkoholu, bude v řadě případů nesmírně hraniční.

Dospělé osoby. Mně se to zdá strašně nebezpečné. Navrhuji písmeno a) vypustit.